Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Barbora Kořanová, které tímto dávám slovo. Dobrý podvečer. Děkuji za slovo, pane předsedající. Podstata tohoto zákona byla tady již představena v jeho prvním čtení. Já bych ráda doplnila pár základních věcí.

Státu se však nařizuje, aby interně, tedy mezi úřady, komunikoval výhradně elektronicky, což se už dnes děje např. díky základním registrům a zrychluje to celou řadu procesů. Pokud tedy stát žádá údaje, měl by žádat pouze jednou a jen ty, které mu dosud nebyly předloženy anebo je nikde neeviduje. Všichni to určitě známe. Prostě se jednou státu identifikujete a on si zbylé údaje buďto vyžádá ze základních registrů, anebo od jednotlivých úřadů. To by v praxi mohlo nakonec znamenat, že namísto 260 různých dokladů, které dnes existují v Česku, byste vždy předložili pouze např. elektronickou občanku, kterou budete mít nahranou v mobilním telefonu. Přátelé, já vás znovu prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Poprosím pana poslance Jana Kubíka, aby nás jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj informoval o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Takže dobrý večer, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Děkuji. Poprosím pana zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Tomáše Kohoutka, aby nás informoval o projednání návrhu na jeho výboru. Dobrý podvečer.

Bylo to víceméně s ohledem na přípravu mého pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.